Dále.

Tam je uvedeno, že může být vyjmuta Česká republika, a ne že bude. To je velký rozdíl.

A pak ještě, co mě překvapilo, jestli byste mi na to mohl odpovědět, že v závěru je tam škrtnutá ta věta, to znamená je tam škrtanec, takže se to nebude vztahovat platí to tedy na Ukrajinu, nebo neplatí?

Já si myslím, že tohle je nová Poslanecká sněmovna, nový výbor pro evropské záležitosti. Myslím si, že to je tak důležitá věc, o které jsme měli za prvé vědět, ale měl o tom vědět i ten výbor pro evropské záležitosti. Já prostě vůbec nechápu, vy jste přece musel dostatečnou dobu vědět, že pojedete do Lucemburku toto nějakým způsobem projednávat.

Tak to je! Také děkuji. Prosím. Pan ministr nemá jiný překlad. Ale tady taková jedna věc.

Prostě print screen jste chtěla rychle, já jsem vám chtěl rychle vyhovět a má dobrota se ve špatné obrátila. Pokud je tam napsáno, že může být vyňata, tak ta věta pokračuje: po dobu přetrvávajícího tlaku ukrajinských migrantů.